Je potřeba říct, že nelze předpokládat, že v prvních týdnech budeme očkovat tři čtvrtě milionů osob týdně, nebo větší část. Tady nebude ani tolik vakcín.

Takže se bude jednat o tisíce nebo desítky tisíc lidí. A toto ten systém, tak jak je připraven, je schopný zvládnout.

Děkuji.

Bude se tedy jednat o akci minimálně národního významu, neli s přesahem i za hranice České republiky.